Z pověření vlády uvede předložený návrh místopředseda vlády, ministr vnitra Jan Hamáček. Dámy a pánové, prosím v tuto chvíli o klid. Děkuji. Pan místopředseda vlády má slovo. Děkuji, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych uvedl návrh zákona, kterým se zrušují některé obsoletní právní předpisy.

Děkuji. Děkuji. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za něj, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády, máme tu tři tisky, které se snaží docílit vlastně úplně toho stejného, a sice vypořádat se s přebujelostí právního řádu alespoň takový je ten záměr rušením obsoletních předpisů.

Děkuji.

Přivolal jsem poslankyně a poslance, kteří nejsou v sále, abychom mohli hlasovat. Zopakuji, o čem budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 76, přihlášeno 142 poslanců, pro 64, proti 1. Návrh nebyl přijat. Budeme pokračovat v projednávání bodu číslo 26. Pan poslanec Feri jakožto zpravodaj se hlásí. Prosím máte slovo. Já jsem to chtěl dodat v těch následujících zpravodajských zprávách. Takže se omlouvám panu Grospičovi vaším prostřednictvím, že bude muset chvíli počkat. Já jsem tu zmiňoval, že ten záměr je zúžit, nebo řekněme, proředit, ten přebujelý právní řád. Ale nejsem si úplně jist, jestli tady ten přístup je vhodný.

Pro vaši představu.

A tak dále. Co to je vůbec za předpisy?

To znamená, od vlády bych očekával, že například se bude zabývat těmi novějšími předpisy, které jsou stále užívané, a v nich se pokusí udělat pořádek.

Jak to bylo prováděno, je, myslím, úplně nabíledni.

Vláda říká: Návrh je též doplněn o část právních předpisů kolegů z ODS.

A že takové domy by ještě mohly existovat.